Návrh zákona rovněž zohledňuje dva související přímo použitelné předpisy EU. Návrh zákona tak především reaguje na novou unijní úpravu, která stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách v EU a pro uznávání těchto kvalifikací v členských státech EU. Na rozdíl od dosavadní unijní úpravy, která dopadala pouze na vůdce plavidel, se nová úprava týká rovněž ostatních profesionálních členů posádky a některých dalších osob.

Tyto změny přesahující implementační rámec však spočívají především v přesunutí podstatné části úpravy z podzákonné úrovně na úroveň zákonnou v jejím novém systematickém uspořádání a v precizaci normativního textu. Návrh zákona tak přináší nové harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob, které budou podmínkou pro udělení oprávnění k vedení či obsluze plavidel a k výkonu dalších odborných činností ve vnitrozemské plavbě.

Zakotvuje se rovněž rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech, jehož správcem bude Státní plavební správa. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si váš požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě a další související zákony. Ano, my také děkujeme, pane ministře, a já poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jiří Hájek. Dobré poledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.

Návrh je primárně unijní, to tady zaznělo.

Požadavky stanovené zmíněnou směrnicí se týkají pouze těch vodních cest České republiky, které jsou přímo napojeny na vodní cesty jiných členských států EU. Ostatní vodní cesty České republiky, tedy nenapojené na vodní cesty jiných států, například vodní nádrž Lipno, Brněnská přehrada a podobně, zůstávají nadále v národních úpravách. Pro úvod je to za mě vše s tím, že se když tak vyjádřím pak v podrobné rozpravě. Děkuji, pane poslanče.

Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Já bych tady rád stručně představil pozici naši, pozici klubu hnutí ANO k tomuto zákonu.

A nakonec tehdy k té dohodě došlo a povedlo se to. Jak pan předkladatel nebo pan ministr zastupující kolegu, ministra dopravy tak pan zpravodaj konstatovali, obsah dnešního návrhu vůbec tu technickou záležitost, nějaký technický pilíř provozování lodí, neřeší, opravdu celé se to týká implementace tří evropských směrnic. Ono to sice vypadá, malá implementace, je ale velmi rozsáhlá.

Je to tedy ono uznávání odborných kvalifikací, dále řešení norem způsobilosti a odpovídajících znalostí pro praktické zkoušky, a konečně ještě přechodná ustanovení pro osvědčení v třetích zemích, tedy pro tu plavbu mezinárodní. Takže tolik konstatování obecné k té celkové pozici. Co ale tady chci zmínit, co by mělo zaznít veřejně u projednání tohoto zákona, je jakýsi apel vůči kolegům z koalice, a hlavně tedy Ministerstvu dopravy, je věc ono to často bývá v médiích která se týká držitelů řidičských průkazů, když jim končí ty platnosti, ty řidičáky, a tady ta novela, tady ta změna zákona, ovlivní právě i kapitány těch plavidel. Můžu říct, volně to popsat jako platnost řidičáků na loď, takže tohle je věc, kterou je potřeba zmínit. Víte, že vůdců malého plavidla je víc a víc, je to celkem oblíbená aktivita, ani nechci použít slovo kratochvíle a aktivita, a opravdu mezi těmi kapitány je to možná a teď nemyslím to nijak ve zlém ta typická povaha, kdy necháváme věci na poslední chvíli, a pokud se tento zákon stihne projednat do začátku července nebo někdy do první půlky července, což asi je pravděpodobné, že to legislativním procesem projde, tak tady musím upozornit, že ti vůdci malých plavidel, že by mohly ty platnosti skončit, a podle informací, které máme k dispozici z Ministerstva dopravy, se to může týkat až pozor 50 000 neplatných průkazů. Týká se to kapitánů s průkazem s rokem vydání v roce 2014 a dříve, protože ta situace je tady trošičku jiná než u vozidel.